Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Pan ministr už vstupní expozé k tomuto zákonu udělal, takže bych jenom chtěl doplnit, že je to návrh technické novely, která byla připravena již předchozí vládou a byla taktéž projednána a panuje na jejím znění všeobecná shoda. Jedná se tedy o technickou novelu. Předmětem novelizace je především transpozice s právem Evropské unie, provedení doplňující legislativy přijaté Evropskou unií v této oblasti a zároveň se promítají do právní úpravy výkonu auditorské činnosti změny vyvolané přijetím některých jiných zákonů, národních zákonů, a to zejména v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Zejména se tedy navrhuje, jak už říkal pan ministr, posílit postavení Rady pro veřejný dohled nad auditem, jíž je zákonem svěřen dohled v oblasti výkonu auditorské činnosti, tedy posílení externího zajištění kvality. Cílem předloženého návrhu je zajištění bezproblémového fungování auditorského trhu, zvýšení transparentnosti právního prostředí v oblasti auditu a právní jistoty dotčených subjektů, také zabezpečení co nejvyšší úrovně kvality práce auditorů. Dovolte mi ještě, abych vám sdělil, že tuto novelu projednal dne 3. září také rozpočtový výbor, a jsem zmocněn sdělit, že rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů schválila bez připomínek. Děkuji za pozornost. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tato novela navrhuje sjednocení na pět let obou parametrů nebo časových období. V podrobné rozpravě se pak odkážu na konkrétní číslo sněmovního dokumentu. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Raisovi. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Není nikdo takový, končím tedy podrobnou rozpravu, a pokud pan ministr ani pan zpravodaj nemají zájem o závěrečné slovo, tak končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Ještě tady mám k omluvám: nejprve pan poslanec Vozka a pan poslanec Schwarz už jsou přítomni, sděluji. A pak se omlouvám za svůj nedostatek.